Hezké dopoledne, vážené kolegyně, kolegové, vážený pane předsedající.

Děkuji za pozornost. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Děkuji za slovo.

Jestli tomu tak není, dám hlasovat. Nejprve budeme hlasovat o návrhu paní poslankyně Kovářové, která navrhuje, aby bod číslo 25, sněmovní tisk 807, zákon o provozu na pozemních komunikacích, byl zařazen na čtvrtek 2. 3. pevně po bodu 284.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl zamítnut. Stejný návrh variantně dnes po všech pevně zařazených bodech.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl přijat. Poslední návrh je návrh pana předsedy Faltýnka, aby bod 34 byl pevně zařazen na úterý 14. 3. po bodu 44.

S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Tím jsme se vypořádali se všemi návrhy na změnu pořadu schůze.